Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Výbor se dále zabýval některými podrobnostmi, se kterými vás seznámím.